Zároveň platí, že tady neobstojí ani argument ze strany vládní koalice, a to že je potřeba chránit zdraví občanů, protože s tím souhlasíme samozřejmě úplně všichni, aby se chránilo zdraví občanů.

A určitě všichni souhlasíme s tím, a SPD určitě, nevím, jak vy, že samozřejmě ta ochrana zdraví občanů je věc na prvním místě.

Takže vy tam, kde byste měli chránit zdraví a pečovat o zdraví a kde byste se měli zaměřit jako vláda, tak na to kašlete, žádné návrhy nemáte, a naopak tam, kde je to nadbytečné, ale dávalo by vám to další pravomoci a moc, abyste mohli ovládat lidi, tak tam věnujete svoji iniciativu.

Aby měli lidé třeba více bezpečí, spravedlnosti a více peněz. Nic jste nenavrhli. Vaše vláda nenavrhla vůbec nic. Ale... v této věci jste nenavrhli nic, abyste pomohli lidem. Ale prosazujete tady jako prioritu dva zákony celou dobu. Takže tady je potřeba se podívat, co jsou vlastně priority té vlády Petra Fialy, téhleté pětikoalice.

Například Maďaři...

Maďarsko.

Takže maďarská a polská vláda z V4, to jsou země v podobném regionu jako my, s podobnou životní úrovní, ty chrlí jeden konkrétní nápad za druhým, aby pomohly svým občanům. Vláda Petra Fialy nenavrhuje v tomto ohledu nic. Vůbec nic. Já myslím, že už jenom tento moment je na okamžitou demisi vlády.

A vrcholem bylo, nebo je, když jsem se minulý týden dočetl, že máte ještě jednu, třetí prioritu pro leden, na které jste v lednu začali pracovat místo toho, abyste připravili návrhy, které pomůžou lidem vyřešit zdražování, jako to dělá polská a maďarská vláda.

Já si myslím, že to je opravdu... že takto...

Bylo zvykem, že premiéři jsou vidět a že řeší nějaké problémy, ale kde je každý den vlastně premiér?